To si myslím, že je docela klíčové. V tomto duchu probíhalo jednání na hospodářském výboru, který mě potom pověřil, abych na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl tuto zprávu o výsledcích jednání. Tolik tedy zpráva zpravodaje. Děkuji, že jsme se k tomu dostali.

Jinými slovy tady máme nějakých šest, sedm pozměňovacích návrhů, které to vylepšují, zpřesňují, opravují tam chyby, doplňují tam věci, takže si myslím, že ta devadesátka na začátku byla chyba. Docela by bylo dobré, abyste to panu ministrovi průmyslu sdělili, aby pak on to tady aspoň třeba mezi čtyřma očima uznal. Děkuju, pane poslanče. Jenom příště poprosím, abyste kolegy oslovoval prostřednictvím předsedajícího. Nicméně děkuju za vaši zpravodajskou zprávu.

Děkuji vám, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pěkné odpoledne.

Tedy co bude výsledkem? Výsledkem by měla být jedna licence s vlastními parametry transformační licence. Cílem tedy této novely je umožnit provozování dostatečného počtu programů jedním provozovatelem a umožnit kromě provozování nových programů i zapojení stávající analogové sítě.

Tolik vše k tomuto pozměňovacímu návrhu, ke kterému se tedy přihlásím v podrobné rozpravě. Ano, děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Novák.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, mám k tomuto návrhu zákona celkem tři pozměňovací návrhy, se kterými vás nyní seznámím. Dva návrhy se týkají příspěvku na tarif, jsou to vlastně dvě varianty, a třetí se týká právě digitálního rádia. Co se týká příspěvku na tarif, jak už jsem řekl, předkládám dvě varianty pozměňovacích návrhů, které reagují na vládní návrh řešení evropského kodexu. Tento kodex ukládá regulátorům, jiným příslušným orgánům a dalším, aby prosazovaly zájmy občanů tím, že zajistí připojení a širokou dostupnost a využívání sítí s velmi vysokou kapacitou, a dále tím, že budou řešit potřeby určitých sociálních skupin, zejména koncových uživatelů se zdravotním postižením, starších koncových uživatelů nebo koncových uživatelů se zvláštními sociálními potřebami, například pokud jde o cenovou dostupnost a rovnocenný přístup pro koncové uživatele se zdravotním postižením. A teď, proč jsem vám to takhle dopodrobna představil vlastně, co to je ten sociální tarif? Je to proto, abyste si dokázali představit, kdo vlastně to připojení dnes potřebuje, kdo potřebuje finančně pomoci s připojením k informační síti, ať už je to internet, anebo třeba ať už je to využívání datové schránky. Podle čl. 85 toho kodexu mohou vlastně členské státy zajistit, aby byla spotřebitelům s nízkými příjmy nebo se zvláštními sociálními potřebami poskytovaná podpora, anebo mohou vyžadovat, aby operátoři nabízeli uvedeným spotřebitelům sazby nebo balíčky. A my máme vlastně teď nastavenou jakoby sazbu zvýhodněnou, od které se odpouští určitá částka, která je schválena zákonem. V České republice plní tento účel institut zvláštních cen, kdy právě Český telekomunikační úřad, a teď řeknu sociální tarif, který spravuje Český telekomunikační úřad mně to nejde tak úplně do hlavy a ten Český telekomunikační úřad ukládá vybraným podnikatelům v elektronických komunikacích povinnost takzvané zvláštní ceny osobám se zvláštními sociálními potřebami.

Osoba, které byla zvláštní cena přiznána, je povinna informovat podnikatele, to znamená, jít za operátorem osobně, kterému ta povinnost byla uložena, a informovat jej o všech zkušenostech, které mají vliv na podmínky pro poskytnutí zvláštní ceny, a to nejpozději do 30 dnů od chvíle, kdy se o tom dozvěděla. Takže jde na Úřad práce, tam dostane nějaké potvrzení, s tím potvrzením musí do 30 dnů přijít k operátorovi a operátor vlastně na základě nařízení jako takového, jehož dodržování kontroluje Český telekomunikační úřad, poskytne sociální tarif.

Navrhovaná novela zákona upravuje okruh osob, které mají nárok na zvláštní ceny, ale skutečně neřeší právě tu roztříštěnost současného stavu a procesu jako takového. Přezkum trhu, kontrola oprávněnosti nároku na zvláštní cenu je v současné době skutečně naprosto nelogicky právě na bedrech Českého telekomunikačního úřadu a dotčených podnikatelů.